To tady zaznělo od pana Kolovratníka, prostřednictvím pana předsedajícího.

Takže vlastně tady létá různá argumentace. Já jsem tady paní Dostálovou byl k výkladu té analýzy tak já bych taky mohl šermovat tady, a už jsem slyšel asi podesáté, zákon vyhrál tady cenu, proto vy jako zákonodárci ho nemůžete měnit, nechte ho nadechnout.

To se mi jeví jako dosti zvláštní postup. A jenom k paní poslankyni Peštové. Prostě tady není retroaktivita, úřad má své číslo, formálně vznikl, nemá žádný rozpočet. My oddalujeme ten moment, kdy by měl začít fungovat, mezitím změníme zákon.

Prosím, vaše dvě minuty. Chci říct dvě věci. Oni jezdí v rámci toho svého SPOLU, já jednou měsíčně, každé pondělí, jezdím sám za sebe. Setkávám se jak se starosty, tak přesně, jak řekla Klára Dostálová, také se zaměstnanci těch úřadů, právě těch stavebních úřadů, a nemám to na sítích na soukromém profilu, ale na pracovní stránce. Rád kolegovi Haasovi když tak pošlu odkazy, aby viděl, vždycky to tam popisuji. Ty debaty mám nejenom v těch obcích, ale i třeba v Pardubicích v krajském městě, a jak jsem řekl, také s pracovníky stavebního úřadu na krajském úřadu, tedy toho krajského stavebního úřadu, a jejich názor je opravdu jiný a je jiný než právě starostů, o kterých mluvila Klára Dostálová. Je to logické, každý má trošičku jiný zájem. A druhá reakce.

My jsme se tady tehdy dohodli i s vámi Piráty. Pamatuji si, vaši kolegové, tehdejší poslanci Ondra Polanský, Martin Jiránek, když jsme to diskutovali, říkali: My s vámi do toho půjdeme poslanecky, ale nechceme tam energetiku, my prostě nechceme pomáhat energetice. Mohu mít na to nějaký názor, nekritizuji to, respektoval jsem to, a to byl přesně ten politický ústupek a dohoda a byli pod tou poslaneckou novelou podepsáni tehdy všichni. Ale O. K., tady mohu respektovat to, že to chcete udělat jinak, že možná ta dohoda bude širší, ale varuji, že to, co chcete udělat, děláte špatně, špatným způsobem a ohrožujete stavební správu od příštího roku, že to zkrátka nemáte dobře promyšlené. Děkuji za dodržení času.

Děkuji za slovo. Já jsem také chtěla prostřednictvím vás, pane předsedající, reagovat na pana poslance Haase a potvrdit i slova tady kolegyně Dostálové, že je důležité, s kým se mluví.

Takže je veliký rozdíl, jestli se bavíte se starostou obce, anebo s jednotlivými úředníky, kteří tu samotnou práci vykonávají.

A to nemluvím o tom, když je dána ještě nějakým způsobem kumulace funkcí, a stává se i v obcích, že některý dělá majetky, takže zastupitelstvo si skoupí svůj majetek, dá k tomu své vyjádření úředník a na druhé straně si dá svoje vlastní stavební povolení na majetku, který před chvílí koupil. To se bohužel děje.

Děkuju. Děkuji za dodržení času.

Je rozložen a postupně nabývá přechoďákama účinnosti a tak dále. Problém je v tom, že vy jste přišli s novelou a říkáte, že chcete posunout účinnost, která už nabyla účinnosti. Říkám, jsem připravena do té rozpravy obecné, protože si myslím, že to bude delší než na dvě minuty, a to jsou věci, které mě zajímají, protože tím, že jsem ty zákony, než jsem přišla do Poslanecké sněmovny, připravovala jak ve věcném záměru, tak v paragrafovém znění, procházela jsem tou Legislativní radou vlády, vím, jak byla ostrá Legislativní rada vlády v jednotlivých komisích, protože tam seděly právě ty kapacity, a vím, že to nebylo jednoduché.

Také děkuji. Následuje faktická poznámka pana předsedy Michálka. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se chtěl vyjádřit k tomu argumentu, že tady měníme něco, co vyhrálo cenu Zákon roku.

Shodou okolností právě stavební zákon, o kterém se bavíme, byl připraven na základě pověření Ministerstva pro místní rozvoj Hospodářskou komorou a společnost Deloitte na to dostala grant od Evropské unie se spoluúčastí nebo z iniciativy Ministerstva pro místní rozvoj a součástí práce společnosti Deloitte bylo i vytvořit komunikační strategii.